Předseda poslaneckého klubu a předsedající mohou navrhnout přerušení schůze Sněmovny. V tom se shodujeme. Hlasovali jsme o přerušení schůze? Nehlasovali. Žádný návrh jste nepodal ani vy ani nikdo z vládních poslanců ani z opozičních, abychom přerušili schůzi. Přitom bezostyšně na mikrofon řeknete: Podle tohoto paragrafu jsem teď postupoval. Ale hlasovali jsme úplně o něčem jiném.

To nemyslíte vážně. Pane předsedo, ta námitka, pokud se dobře pamatuji, byla proti tomu, že jsem ten návrh vznesl z pozice předsedajícího.

Dle mého názoru, pokud jednací řád připouští návrh předsedajícího navrhnout přerušení schůze, lze analogicky použít i na další procedurální postupy. O tom jsem přesvědčen. Pokud máte jiný názor, já ho respektuji. Tím to pokládám za vyřešené. Pokud máte návrh k proceduře, tak ho uplatněte, pokud ne, prosím, uvolněte místo panu poslanci Kalouskovi. Já vznáším námitku, že jste podal návrh, který není v souladu s jednacím řádem. To je úplně jiná námitka.

Ale říct, že analogicky přerušení schůze, analogie přerušení schůze je ukončení rozpravy, je mimořádně odvážné. Nic jiného to bohužel není. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Je to vystoupení k proceduře. A já nepodávám námitku proti postupu předsedajícího, já dávám návrh na okamžité odvolání předsedajícího. Vy jste, pane předsedo, tady několikrát doložitelně porušil jednací řád. Chováte se nezákonně, až dokonce do té míry, že jste uvedl celou Sněmovnu v omyl tím, že jste citoval paragraf týkající se zcela jiné procedury než tu, na kterou jste se odvolával. Promiňte. Porušujete zákon a uvádíte Poslaneckou sněmovnu v omyl. A obávám se, že to nebyla chyba, že to byl úmysl. To je dostatečný důvod k tomu, abyste odstoupil z pozice předsedy Poslanecké sněmovny, a nemáteli k tomu příslušnou sebereflexi, což nepochybuji, že nemáte, dávám alespoň návrh na odvolání předsedajícího. Ano, to je návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana předsedy Kalouska. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 34. Tento návrh nebyl přijat. Ještě k proceduře prosím pana předsedu Kováčika. Já nevím, jak vy, pane předsedo, já se osobně domnívám, že byť toho práva nepříliš často používám, ale jako předseda poslaneckého klubu jsem nadán právem vystoupit kdykoliv a k čemukoliv. Ale budiž. Nepodpořili jsme vaše odvolání z řízení schůze. Myslíme si, že je třeba, aby tento bod byl alespoň s jakousi základní důstojností ukončen. Já bych v této chvíli chtěl požádat, aby poté, co budou odhlasovány pozměňovací návrhy, byla umožněna poslaneckému klubu KSČM přestávka na poradu v délce trvání půl hodiny.

Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji. A prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Žádné návrhy na změnu procedury nepadly. Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, přistupujete k proceduře hlasování způsobem, který nemá oporu v zákoně a který nemá ani oporu v demokratických tradicích. Vy dobře víte, že se chováte nezákonně. Vy dobře víte, že jste ne čtrnácti opravuji se, šestnácti mým kolegům neumožnili vyčerpat ten čas, který jste jim určili, a tím jste jim ani neumožnili předložit odpovídající návrhy, které podle § 95, odstavec 2 jednacího řádu, měli právo předložit, a měli právo, aby se o nich hlasovalo. Vy jste jim změnili pravidla během hry, znemožnili jste jim vykonat jejich ústavní povinnosti, porušili jste zákon a my s vámi tuto hru v této místnosti hrát nebudeme. Svoji odpovědnost si ponesete sami. Dovolte, abych vám řekl, že doufám, že ne navždy, ale pro tento den, ty dvě demokratické strany, které jsou koaličním partnerem Agrofertu, demokratické nejsou rovněž.

O takto navržené proceduře rozhodneme hlasováním. Ptám se, kdo je pro a souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti? Hlasování má číslo 35. Tento návrh byl přijat. Přistoupíme tedy k hlasování.

Ještě je zde žádost o odhlášení, aby číslo na tabuli odpovídalo počtu poslanců v sále. Takže vás prosím o novou registraci. A budeme tedy hlasovat o přednesených ... Pardon, ještě pan předseda Kováčik. Já vím, paní a pánové, že nervozita dostoupila vrcholu a že spěcháme. Možná jsem si jenom nevšiml, v tom případě mě omluvte, ale neslyšel jsem, že by předkladatel a zpravodaj byli vyzváni k závěrečnému slovu. Jestli jsem si nevšiml, omlouvám se. Měl jsem to zopakovat na mikrofon. Omlouvám se, ale takto ke mně informace dorazila. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.